Nikdy to tak nebylo.

V současné době se napravil stav, abychom mohli vlastníkům pozemků v zemědělské a lesnické půdě dát adekvátní finanční prostředky a mohli tak celý proces přípravy investic zrychlit. Novela je přijata, je schválená a platná. Tím se výrazně navýšila možnost přiznat spravedlivé odměny majitelům pozemků.

Takže tady nás čeká tři měsíce. Mezitím budeme velmi pečlivě analyzovat, jak budou probíhat jednotlivé diskuse s občany a jaký bude mít novela zákona efekt. V posledních dnech je velmi mediálně sledovaná tato kauza, resp. moje prohlášení, které vyplynulo z pondělního společného setkání s hejtmanem Erwinem Pröllem. Bylo to už druhé setkání za mého krátkého působení na Ministerstvu dopravy. My jsme skutečně spolu hledali všechny cesty, jakým způsobem společně najít prostor a napojit českou a rakouskou rychlostní komunikaci.

Vyplynulo to patrně z rakouského prověření finanční efektivity celého rakouská strana nám oznámila, že na českou hranici podle uzavřené smlouvy, kde je definován bod napojení, přivede tuto komunikaci pouze ve dvoupruhovém uspořádání. Já jsem nikdy neřekl, a znovu to opakuji, na půdě Poslanecké sněmovny, že nebude Česká republika stavět dálnici mezi Brnem a Vídní. Omezení, které máme, je otázka přechodu Novomlýnských nádrží, kde je dvoupruhové uspořádání, a tady navrhujeme dočasně toto dvoupruhové uspořádání při přechodu Novomlýnských nádrží zachovat, a dále, protože byly zrušeny zásady územního rozvoje kraje, to je pro nás podstatný fakt, my v této chvíli na území Jihomoravského kraje nemůžeme udělat ani chodník. Byly zrušeny zásady územního rozvoje na základě podání občanské iniciativy k Nejvyššímu správnímu soudu, a jak jsem informován, obnova zásad územního rozvoje kraje pokračuje a měly by být znovu projednány ve třetím čtvrtletí roku 2015. Zrušené zásady územního rozvoje kraje se netýkají pouze dotčeného katastrálního území obce Mikulova, tam můžeme pokračovat dále v přípravě. Bylo by velkou ostudou této republiky, kdyby rakouská strana přivedla svoji dálnici k hranicím a my na ni nedokázali plynule navázat.

Naše představa je taková, že za současného stavu probíhají už diskuse mezi oběma stranami, jak rakouskou, tak Ředitelstvím silnic a dálnic, připravujeme smlouvu na společnou výstavbu hraničních mostů, odstranili jsme problémy, které vyplývaly z nivelety na jedné a na druhé straně. Jsme velmi blízko, aby tyto smlouvy o společném postupu hraničních mostů mohly být uzavřeny ještě v letošním roce. Děkuji panu ministrovi dopravy. Prosím, pane poslanče. Děkuji, panu ministrovi za toto interpretační vyjádření.

Myslím si, že by skutečně byla ostuda, aby jeden z těchto hlavních tahů pro budoucnost budoucích generací zafixován v podobě, která vznikla v době železné opony. Není to dotaz, je to jenom jakési doplnění. Pan ministr v podstatě můj dotaz zodpověděl, ale ten můj apel směřuje k tomu, abychom jakýmkoli verbálním formulačním způsobem nefixovali tuto situaci, že by se mohla skutečně v příštích dvaceti třiceti letech stát pravdou. Děkuji panu poslanci Novotnému.

Děkuji vám za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, název interpelace je jednoduchý registr vozidel. A já se na vás obracím s konkrétním dotazem od konkrétního občana kraje Vysočina. Přišel za mnou s následující prosbou: Jak se řeší případ, kdy mi byl odcizen osobní vůz.

Zajímá mě to opravdu z pohledu naší legislativy. Děkuji paní poslankyni Fischerové a pana ministra dopravy poprosím o odpověď. Prosím, pane ministře.

My v centrálním registru vozidel v dnešní době nevíme, že to vozidlo je odcizeno.

Od 1. 1. 2015 se po nahlášení vlastníka bude zapisovat do centrálního registru vozidla vyřazení z provozu a k žádosti o vyřazení se bude předkládat policejní protokol.

Právě v souvislosti s projednávanou krátkou novelou tohoto zákona jsme chtěli odložit značky na přání a odložit § 48a ohledně dokumentace na stanici technické kontroly.